20.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Myslím si, že smysl tady tohoto zákona už je vývojem v této chvíli poměrně výrazně popřen a bylo by vhodné, kdyby Sněmovna tady toto opatření vzhledem k tomu, že právní úprava už je zastaralá, tak aby přijala rozhodnutí, kterým to zruší, protože se domnívám, že v té stávající podobě neodpovídá vlastně ani politické situaci, ani tomu, kde se mezitím vývoj ocitl. Ale myslím si, že ta právní úprava už nemá ani žádný věcný smysl.

Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí. Dalším, kdo by měl návrh uvést, je pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, kterého má zastoupit pan ministr Jan Chvojka.

Prosím nyní zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Vlastimila Vozku či jiného člena hospodářského výboru.

Pan poslanec Vlastimil Vozka není přítomen. Jestliže nebude zpravodaj, budu nucen přerušit tento bod.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Za druhé zmocňuje zpravodaje, za třetí pověřuje zpravodaje a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Takže standardní usnesení. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondřej Benešík, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem tuto smlouvu podpořil, protože si myslím, že je to smlouva, která je potřebná a která věci řeší. Plně jsem se ztotožnil s tím, co zde řekl pan ministr zahraničních věcí Zaorálek.